Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Děkuji.

To neznamená, že pokud bylo něco ukradeno později, že to nemá být vráceno.

Nesmí to být dřív, ale později ano. K číslu, které tady neustále se snaží dávat do prostoru pan předseda Faltýnek, říkám, o tom jsme diskutovali dvacet let, prosím pěkně, a nenaplnili jsme nic jiného, než že jsme naplnili usnesení Ústavního soudu, že to parlament má vyřešit.